I tady budeme hlasovat nejprve o návrhu na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Pakliže nemáme k tomuto bodu jiná závěrečná slova, pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Aulické Jírovcové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl tento návrh taktéž přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Kdo je proti?

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, pan poslanec Benda navrhl i tento návrh přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Zahájil jsem tedy hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Přikázali jsme tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj k projednání. Dále je tady návrh pana poslance Bendy na prodloužení lhůty k projednání na sto dnů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu na prodloužení lhůty k projednání na sto dnů. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh jsme přikázali ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a prodloužili jsme lhůtu na sto dnů. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.